Děkuji vám za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení občané České republiky, na začátek si dovolím konstatovat, že není vůbec žádný důvod schvalovat tento zákon a jeho novelu ve stavu legislativní nouze.

Pokud jste si nevšimli, že se tato demonstrace konala, není se co divit.

Za tuto dobu se ani nikdo z vás pořádně... nevyčurá, tak to bylo krátké.

Profesionálové, kteří vědí, že se tímto zákonem, touto novelou, děje jedna velká křivda. Tito všichni táhnou za jeden provaz, a není jich málo. Není se co divit, že Česká televize o této demonstraci informovala tak málo. Také jaksi totálně zazdila zřejmě cíleně obří opakuji obří demonstraci v kanadském hlavním městě Ottawa.

A ani toto nebylo zmíněno v této reportáži v České televizi. Ano, v Kanadě je o několik hodin méně než u nás, tedy v době večerní relace demonstrace ještě neskončila, ale to, jak bude velká, už se vědělo. O demonstraci pak obsáhleji Česká televize informovala až včera, byť až ke konci svého hlavního zpravodajského pořadu. Zřejmě už musela, jelikož tak velkou demonstraci nešlo jen tak přejít. Naši občané to ale vidí, vidí, jak se informuje jednostranně, jak se jisté informace zamlčují nebo zkreslují, nedává se prostor všem názorům, a proto jsou zoufalí.

Psaly nám, poslancům, celé rodiny a pracovní kolektivy. Psali občané všech věkových kategorií, od žáků druhého stupně základní školy až po seniory. Skutečně to je průřez téměř celou českou společností. Ne všechny emaily byly jen jménem jednoho člověka, jednoho voliče nebo voličky.

občas přimluvili a nějakým způsobem je to dobrá vazba od voličů.

Když vidí, jak se vládní strany staví proti demokracii a na stranu totality, když vidí, že se tímto pandemickým zákonem navracejí časy dávno minulé, když vidí, jak vládní pětikoalice pošlapává svobodu a demokracii, tak své říjnové volby litují. Oni litují, že volili demokracii a některou z vládních stran vaší pětikoalice, a prosí nás, poslance SPD, abychom pomohli, abychom se prali za svobodu a demokracii. My totiž bojujeme a vždy budeme bojovat za svobodu a demokracii.

Ale rozhodně necinkali proto, aby zde byla opět zavedena diktatura, aby byla omezena svoboda občanů.

Nevím, na koho konkrétně to směřovat, ale byl bych moc rád, kdyby někdo z vládní pětikoalice zde mohl na mikrofon říci, komu a co z těch občanů, kteří psali protest proti pandemickému zákonu, odpověděl. Nevěřím, že to bude možné. Dobře, jelikož jste zřejmě ani ty dopisy a prosby nečetli, jelikož jste se vykašlali na názory voličů, občanů, díky kterým zde v Poslanecké sněmovně jste, dovolím si zde tedy vybrat malou část z těch tisíců a tisíců proseb občanů. Opravdu si myslím, a znovu opakuji, že není žádný důvod schvalovat tento zákon a jeho novelu ve stavu legislativní nouze.

Nedopusťte, aby měl v neomezeném čase neomezenou moc jeden člověk. Za dobu pandemie jsme mohli vidět, kolik osobností se vystřídalo na postu ministra zdravotnictví. Je naivní si myslet, že tam pokaždé bude člověk, který této moci nebude zneužívat. Nechte naše děti vyrůstat ve svobodném a právním státě, zrušte, jako některé státy v Evropě, všechna omezení a zákazy spojené s covidem a nechte zodpovědnost za své zdraví na každém občanovi. Vynechám debatu o tom, že vakcínou, která chrání jen jeho, ale rozhodně nechrání ostatní. Nedopusťte, aby pokračovala a gradovala šikana mezi dětmi díky segregaci neočkovaných spolu. Neupírejme jim a jejich rodičům sportovat, kulturně žít, a to bez rozdílu. Za poslední rok je rekordní nárůst obézních dětí. Opravdu toto jako společnost chceme? Chceme být jako že chráněni zákonem, neustálými opatřeními a nežít, ale přežívat? V této souvislost musím zmínit i školy.

Dnes ráno doma zakašlal a už se bál jít do školy, že bude muset mít zase roušku. Konec citace. To opravdu chceme? A bude na tom bita celá společnost, nejenom ten daný jedinec. Musíme vrátit děti do škol bez podmínek. To určitě ne.

Ano, psali to i senátorům. Víte to vůbec?

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče i za dodržení času.